Počítáme s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Pouze tak omezíme negativní dopady na životní úroveň a zajistíme konvergenci ekonomiky.

Nabízíme tak zcela odlišný přístup ke konsolidaci veřejných financí než v minulém desetiletí.

Jsem ovšem toho názoru, že bychom se měli z minulých chyb poučit, ne je opakovat.

Současně je letošní propad ekonomiky odhadován jako mnohem výraznější a míra nejistot ovlivňující ekonomické chování a rozhodování nesrovnatelně vyšší.

Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců.

Ano, nejen Německo, ale také Česká republika si takový most zaslouží. A potřebuje ho. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti. Děkuji vám za pozornost a prosím, abyste schválením státního rozpočtu na příští rok pomohli naší zemi zdolat největší zkoušku, které ve své novodobé historii čelí. Děkuji. Dáme slovo paní zpravodajce paní Miloslavě Vostré, předsedkyni rozpočtového výboru.

Prosím, máte slovo.

Po úvodním slově ministryně financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu